Ještě ke školám. Proč to říkám?

Přitom ale zaznívají zejména ze strany hejtmanů požadavky na plošné uzavírání škol v podobě prodloužení vánočních prázdnin. Česká republika jako první uzavřela školy již v loňském roce, zatímco v zahraničí se školy zavíraly až jako poslední možnost.

Cílem musí být zajištění bezpečí našich občanů, občanů naší země. Čísla jsou neúprosná.

No, my se tady upalujeme už druhý rok, a namísto abychom se poučili, tak vláda znova a znova dělá stejné chyby. Vážené dámy a pánové, rád bych se také vyjádřil k tomu, že hnutí SPD připravuje ústavní stížnost proti vládní vyhlášce o povinném covid očkování osob ve věku 60+ a vybraných profesních skupin, tedy policistů, hasičů, vojáků, mediků a dalších, kterou vydala vláda Andreje Babiše.

Proočkování lidí nad 60 let s touto vyhláškou nesouhlasí ani Česká vakcinologická společnost.

Hnutí SPD požaduje uvedenou vyhlášku zrušit, protože ji považujeme za diskriminační. Hnutí SPD podnikne veškeré právní kroky k tomu, aby tato vyhláška byla zrušena. K tomu se ještě vrátím později. Navíc máme za to, že touto vyhláškou je porušeno jedno ze základních lidských práv, která jsou zaručena Listinou základních práv a svobod, a to právo na nedotknutelnost osoby. Zrušení této vyhlášky na povinné covid očkování je v kompetenci Ústavního soudu České republiky, a proto potřebujeme k podání ústavní stížnosti podpisy 25 poslanců nebo 10 senátorů.

Dále samozřejmě SPD poskytne také součinnost osobám dotčeným touto vyhláškou, aby se mohly obrátit na Ústavní soud prostřednictvím osoby oprávněné podat tuto ústavní stížnost. Dále může tuto ústavní stížnost podle zákona podat také ombudsman, takže se tento týden obracíme dopisem za SPD také na ombudsmana Stanislava Křečka, zdali by tuto ústavní stížnost podal.

Důvodů pro podání k Ústavnímu soudu máme několik. Za prvé, podle dřívějšího názoru Ústavního soudu zásah do tělesné integrity musí být proveden jen zákonem, nikoliv ministerskou vyhláškou, neboť podle čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.

Očkování proti nemoci covid19 by muselo skutečně zamezit vzniku a šíření tohoto onemocnění, což ovšem současné vakcíny na rozdíl od jiných typů povinného očkování nedokážou. Za třetí, další podmínkou je, že nemoc, proti které se povinně očkuje, je vážně život ohrožující infekční nemocí.

Dámy a pánové, z výše uvedených důvodů vás žádám, abychom tedy zařadili jako mimořádný bod programu této schůze Sněmovny diskusi na téma nouzová opatření a jejich vliv na ochranu zdraví občanů České republiky.